Musíme tento tisk projednat.

Jak říkám, podpoříme teritorialitu spotřebitelskou.

Myslím si, že k tomu slouží kontumační rozsudky, nikoliv tato cesta.

Proto mě taky osobně velmi děsí určité věřím marginální snahy a marginální volání po tom, aby došlo k zestátnění exekutorů.

To jsou dílčí kroky.

Protože velká část návrhů dneska byla i ve stanoviscích Ministerstva spravedlnosti odmítána s tím, že jsou to až moc revoluční a systémové změny.

Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Kohoutek. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych přečetla naše vyjádření za Trikolóru a náš postoj k této věci. Společnost by sice potřebovala smysluplný exekuční řád, na čemž se všichni shodneme, současné znění novely a pozměňovací návrhy však budou mít na věřitele velmi negativní dopad a jen dále nahrají nepoctivým dlužníkům. Odmítáme návrhy, které podporují odpuštění části, či dokonce celých dluhů, protože je nakonec zaplatí všichni. Došlo by tím k další plošné ochraně úzké části lidí, ale to na úkor většiny. Všichni se posledních několik let ohánějí ochranou dlužníků, začíná to však zacházet již příliš daleko. Je třeba pamatovat také na to, že věřitelé nejsou pouze jenom lichváři, jsou to také majitelé bytů, bytová družstva, podnikatelé, živnostníci, kteří si pozici věřitele dobrovolně nevybrali a kterým dluhy nebude mít za chvíli kdo vymoci, případně se razantně sníží efektivita jejich vymáhání. Návrh na další snížení odměn soudních exekutorů jsou dnes už pouhé populistické řeči, na které lidé rádi slyší. Ve skutečnosti to ale povede jen k dalšímu snížení vymahatelnosti dluhů, které nevytvoří nic jiného než jen spirálu dalších a dalších dlužníků.

To je další dokola opakovaný mýtus. Exekutor dostane zaplaceno pouze tehdy, když je úspěšný, to znamená pouze v případě, že dlužník něco uhradil. Navíc u sloučených pohledávek dostane pořád jen jednu odměnu. Z toho musí pokrýt náklady na všechny pohledávky, kde vymoženo nebylo nic, a těch je dle statistik většina. Další omezování mobiliárních exekucí taktéž povede jen ke zhoršování situace a bude mít za následek opět jen snižování vymahatelnosti. Naším společným cílem by měla být co nejnižší zadluženost nikoli však způsobená tím, že se budou vzniklé dluhy všem odpouštět ochrana pracujících lidí, kteří vytvářejí hodnoty, na nichž stojí naše země. Exekuční řád má za sebou více než 50 novelizací, které bohužel nevedly k menší zadluženosti našich občanů, ba právě naopak. Nesystematické změny zavedené státem prosazované levicovými stranami vedou k neúměrné ochraně dlužníků, a to na úkor věřitelů, a zapříčiňují jen další a další zadluženost.